Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já budu velmi stručná. Nebudu řešit kompenzační bonus.

Jenom, já to tady poslouchám, tu debatu. Mám to chápat tak, že vy nestojíte o dotace pro obce?

Víte, my to vidíme na Ministerstvu financí.

Ale nechci to teď vyčítat.

A řeší se prostě navýšení a tak dále.

To snad všichni tady víte. Jak by mohl někdo přihrávat dotace někomu a jinému ne? Paní ministryně má tyto dotační tituly, máme školství, máme sport. Je toho celá řada.

Šlo by to určitě.

Takže to je ten důvod, proč mně se to nelíbí. A jenom ještě malá poznámka, paní poslankyně Kovářová. Mýlíte se, obce mohou vydávat dluhopisy a mohou obchodovat na finančních trzích. Děkuji.

Přece všichni víme, že jakmile se do financování dostane nějaký dotační program, tak to samozřejmě znamená mnohonásobně větší výdaje, protože to někdo musí zkontrolovat, někdo to musí vypsat, někdo se tomu intenzivně věnuje na ministerstvu a samozřejmě také na těch obcích a městech. Ale pokud hledáme způsob, jak opravdu velmi rychle a spravedlivě pomoci městům a obcím, tak to prostě není cestou nově vyhlašovaných nebo už existujících dotačních programů, ale skutečně té plošné podpory, která bude směřovat na hlavu. A já jsem říkal způsob, jak je to možné zajistit a jak je to vyzkoušeno. Všichni v obcích a městech máme přece zkušenost s tím, jak se financují volby. Příspěvkem konkrétně na hlavu a následně dochází jenom k tomu, že obce a města pošlou velmi jednoduché vypořádání té finanční částky. Velmi jednoduché. Jakmile bude řečeno, že je to určeno na investice a údržbu, stačí, když města a obce zpětně pošlou státu jenom výkaz toho, na co ty finanční prostředky vynaložily. Ale je to způsob nejspravedlivější, nejrychlejší, bez administrativní zátěže, bez toho, že bychom vydávali další finanční prostředky navíc. A tady jsem měl za to, že jsme se většinově shodli na tom, že každá byrokracie je přece zbytečná.

Úplně zbytečně. Děláme věc, která by mohla být jednoduchá, mnohem složitější. Tak prosím volám po zdravém rozumu. Je tady cesta, kterou si stát i obce opakovaně osahaly, a je možno tímto způsobem pokračovat. Dobrý den. Paní ministryně, to, jakým způsobem spolu dýchají velká města a menší obce, jistě jste si povšimla, že jsme řešili mnoho let.

Takže to, jestli máte strach o malé obce, je velmi chvályhodné, ale ten rozdíl a ten poměr mezi nimi je už dnes mnohem slušnější, než býval, a funguje. A druhá věc.

Děkuji, pane místopředsedo. Paní ministryně, prosím neotvírejte rozpočtové určení daní, neotvírejte tuto Pandořinu skříňku. Já osobně jsem už ji otevřenou zažil a kolega Gazdík prostřednictvím pana předsedajícího o ní mluvil. Že má Praha a Brno nejvíce z RUDu. No, logicky, když se měnily okresy a zaváděly kraje, tak majetek, jako jsou například divadla, až po, já nevím, zoologickou zahradu, přešel pod město Brno. A samozřejmě na to dostalo finanční prostředky od státu. A z tohoto pohledu je potřeba vnímat, o co se ta města starají, co a jaké potřeby zajišťují ne pro své občany, ale pro občany kraje a i jiných krajů, kteří přijíždějí do těchto divadel, potažmo dalších zařízení. A ten bod zní: Jako Poslanecká sněmovna jsme udělali chybu, protože jsme si neuvědomili, že veřejné finance jsou finance obcí a krajů. Až nás na to starostové a primátoři České republiky upozornili. To znamená, aby o tyto finanční prostředky nepřišly ani rodinné s. r. o., ale zároveň abychom tyto finance nevzali obcím a krajům České republiky, protože je budou potřebovat, abychom historicky ekonomiku nastartovali daleko rychleji a daleko lépe, než tomu bylo v té krizi minulé. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji paní ministryni, že mě vyvedla z omylu ohledně dluhopisů. A nyní k její poznámce, že by to, co se zde navrhuje, bylo možné poslat obcím a krajům přímo peníze, ale že není ta jistota, zda by se to investovalo. No tak to je velký omyl! A víte proč? No přece kdo kontroluje rozhodování zastupitelstva na obcích? Občané! Jak se volí starosta či zastupitelstvo dané obce? No za to, jestli to zastupitelstvo, ta obec dostatečně investovala a postavila to, co ta obec potřebuje.

A každý, kdo chce být zvolen, musí investovat.